Předloženou zprávu projednal volební výbor. Usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 78/1. Prosím máte slovo. Děkuji za slovo.

Jedná se o sněmovní tisk číslo 78.

Následně byl bod zařazen na projednání plénem Poslanecké sněmovny, nicméně v řádném termínu jej do konce minulého volebního období nestihla projednat.